Děkuji, poznamenávám si.

Omlouvám se, myslím faktickou samozřejmě.

Teď už se cítím daleko líp. S pocitem bezpečí, sucha a jistoty.

Já myslím, že musíte ocenit i to, že tady nejsou žádné obstrukce. Ale já jsem chtěl jenom krátce reagovat mezitím vystoupil Aleš Juchelka ale na pana ministra Stanjuru.

Ale v tu chvíli očekávám logicky, že budete schopen to unést. A já myslím, že my jsme docela něžní. Děkuji. Pan ministr Stanjura s faktickou. Já souhlasím s tezí, že kdo rány rozdává, má nějaké přijmout, nemám s tím žádný problém.

Tak buď buďte konkrétní, nebo neříkejte a neurážejte ty spolupracovníky.

Tak jako važte slova, anebo buďte konkrétní a pak ať se ten člověk obhajuje.

Já tam mám kompetentní lidi.

A pak jsem položil otázku, která nebyla řečnická. Vy chcete pomaleji konsolidovat.

To je opravdu legitimní politická debata. Paní poslankyně Balaštíková a poté pan poslanec Juchelka.

Já jsem řekla, že jsou patrně i jiní.

Já jsem hovořila o těchto dvou lidech, bylo to konkrétní, nechtěla jsem je jmenovat, jsou tam tři náměstci političtí, ale já jsem toho jednoho nejmenovala, protože on tu odbornost má, i když je na pozici politického náměstka.

Já jsem pouze citoval předsedu rozpočtového výboru a cituji znovu, je to ze Seznam Zpráv a cituji, taková tam byla citace, ano?